Další věc, s kterou přicházím teď na vládu, na jednání příští týden ve středu, je úprava platové křivky tím způsobem, že v nejnižším platovém ohodnocení pro začínající policisty se poprvé dostaneme do situace, kdy plat příslušníka Policie České republiky při nástupu bude začínat trojkou.

A dále chceme přistupovat cestou především věkové stabilizace, to znamená, stabilizační příspěvky vyplácet policistům, u kterých už řekněme je odpracovaný slušný kus kariéry, mají za sebou velký kus praxe, získali zkušenosti, rozhodně o ně policie nechce přijít a zároveň jsou to příslušníci, kteří se blíží do kategorie výsluhovosti, anebo už jí dosáhli. Samozřejmě je chceme motivovat a zastabilizovat právě tuto věkovou kategorii zkušených příslušníků, o které by žádná policie neměla chtít v této době přijít. Co se týká tabulkových míst, vy víte určitě, že se vede debata. Četl jsem doporučení NERVu, který doporučuje dokonce tabulková místa škrtat. My touhle cestou jít nechceme, já jsem to i na vládní debatě odmítl. To znamená, že chceme jít samozřejmě i dobrou, kvalitní náborovou kampaní, platovou perspektivou, stabilizací, pravidelnou valorizací a zároveň zvýšením nástupního platu chceme naopak těch cca 5 000 neobsazených tabulkových míst obsazovat. Jenom chci říci a podotknout, že situace nijak nevybočuje ze situace v předchozích letech. Tento stav je v podstatě stabilizovaný v několika posledních letech. Na detailní otázky na jednotlivé měsíce dostanete ode mě odpověď písemně. Děkuji, já teď budu stručný.

Koneckonců nemusíme chodit daleko. Vidíme, jak skvělou práci odvádí ochranná služba v budově Parlamentu, kdy dělají přesčasy, a já pevně doufám, že to policejní prezident ocení na letošních odměnách. Chtěl bych položit dvě konkrétní otázky, jestli můžete říct, zda tedy nikde není ohrožena řekl bych akceschopnost policie, a druhá otázka, rychlá, protože mi skončil čas, zdali to nebude mít i vliv na případnou třeba ochranu nebo spolupráci na ochraně hranic se Slovenskem a s dalšími zeměmi. Prosím, pane ministře. Děkuji, prostřednictvím pana místopředsedy, pane poslanče, za korektní a věcné otázky. V té první to vidím stejně.

Na pokyn policejního prezidenta byly od začátku evidovány tak, jako by měly být proplaceny, a finálně po rozhodnutí vlády opravdu proplaceny byly. Nehrozí teď, a ani to z čísel o kriminalitě nevyplývá, že by někde byla ohrožena bezprostředně bezpečnost, ale dávám vám za pravdu, že dlouhodobé nasazení Policie České republiky třeba na státní hranici určitě vede k tomu, že nároky na policii jsou příliš vysoké. Ale jednou větou: akceschopnost Policie České republiky není v současné době žádným způsobem ohrožena. Než udělím slovo, přečtu omluvy.

Děkuji, vážený pane místopředsedo.

Mé otázky zní: Kdy Česká republika oficiálně sdělí druhé straně podobu, formu a rozsah prezentace?

Děkuji vám, paní poslankyně.

Vážený pane předsedající, děkuji za slovo.

Přitom vláda navrhuje prodloužení dočasné ochrany do března 2023.

Určitě, děkuji moc.

Já jsem osobně šokován posledním rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví, které zamítlo žádost ženy, která uvedla romskou příslušnost jako důvod své sterilizace. Ministerstvo se nezabývalo a ve svém zdůvodnění zcela ignorovalo, že etnicita sehrávala zásadní roli pro provedení zákroku.

Není možné, aby ministerstvo ignorovalo v posuzování žádosti společenskou situaci Romů, že šlo o běžnou praxi veřejné moci.

Chci mluvit také o procesu posuzování nároku na odškodnění u jiných žádostí. Tato rozhodnutí byla jednoznačně v rozporu s příslušným zákonem.